Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 80. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám.

Nevidím nikoho, kdo by se hlásil, takže já vyčkám, až se naplní kvorum.

Pro pana kolegu Oklešťka, již jsem gongoval.

Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 1, přihlášeno je 71 poslanců, pro 70, proti nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovateli 80. schůze Poslanecké sněmovny určili poslankyni Janu Krutákovou a poslance Jiřího Miholu. Dnes opět platí dohoda předsedů poslaneckých klubů, že v případě přítomnosti polovičního počtu poslanců se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů všichni nepřítomní, ať jsou, či nejsou omluveni písemně. Z členů vlády se omlouvají: Marie Benešová pracovní důvody, Jana Maláčová z dopoledního jednání pracovní důvody, Lubomír Metnar zdravotní důvody, Tomáš Petříček zdravotní důvody, Robert Plaga pracovní důvody.

Podle § 109m odst. 1 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny rozhodne Sněmovna o takovém návrhu ve zkráceném jednání. Nyní tedy přistoupíme k vlastnímu pořadu 80. schůze, tak jak je uveden na pozvánce. Ptám se, zda má někdo nějaký doplňující návrh k pořadu schůze. Nikoho nevidím, budeme tedy postupovat dle pozvánky.

Ptám se, kdo je pro navržený pořad schůze. Kdo je proti?

Konstatuji, že návrh pořadu schůze byl schválen, a budeme tedy pokračovat. Já otevírám jediný bod a tím je Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu K tomuto bodu vám byl doručen sněmovní dokument 7198. Prosím, ujměte se slova. Vás ostatní poprosím o klid v sále, své případné debaty prosím přeneste do předsálí.